Myslím si, že skutečně nebyla zvolena správná výše navýšení. Pokud by to skutečně bylo schváleno, tak se ve spotřební dani na líh dostaneme na úroveň například Rakouska, a to přesto, že je nám zcela jasné, že příjmová hladina u našich sousedů je na zcela jiné úrovni, čistý příjem je tam zhruba dvakrát vyšší než v České republice, a přesto budou po tom zvýšení mít nižší sazbu.

Když se podíváte, a určitě mi to kolegové, kteří se věnují oblasti školství, oblasti vzdělávání, potvrdí, že jazykové kompetence našich spoluobčanů nejsou v mezinárodním srovnání na úplně nejlepších hodnotách, že i děti stále neumíme dokonale naučit dva cizí jazyky, které se zdají být nezbytnou výbavou pro to, aby byly naše děti úspěšné a aby uspěly v tom velmi tvrdém a konkurenčním světě.

Myslím si, že tato věc, která nebude stát státní rozpočet tak velké peníze, za to stojí.

Já bych vás velmi prosil o to, abyste je vzali vážně, skutečně vážně se nad nimi zamysleli.

Pamatujeme si fyzické výherní automaty, že dneska se lze přihlásit velmi snadno na internetu, začít ho hrát třeba na serveru, který je registrován v zahraničí.

Myslím si, že bychom měli být rádi za to, že si tvoří rezervy nad rámec povinné legislativní regulace, a my bychom těmito opatřeními neměli toto riziko zvedat. Prosím, odmítněme tento zdražovací balíček.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ano, smál jsem se.

Ale když jsem se potom nad tím zamyslel, tak se vám musím omluvit.